Ono už to v této době tak jednoduché není.

Proč toto navrhuji? Samozřejmě máme příklady a případy, kdy ten dlužník se všeho zbaví, teoreticky se všeho zbaví, nemá nic.

To je ten jediný důvod, proč jsem toto navrhl.

Pokud má někdo nemovitost za několik milionů, a je jedno, jestli byt nebo barák, tak by prostě měl mít na to, aby uhradil dluh ve výši 30 tisíc korun.

Já si myslím, že je to nesmysl.

Děkuji.

Rád bych poděkoval kolegům z ústavněprávního výboru, protože si myslím, že opravdu na tom bylo odvedeno mnoho práce, a velmi dobré práce. A tato novela je právě o tom, že nevytváří chaos, naopak zpřesňuje.

Myslím si, že tento sněmovní tisk i pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou malým krokem pro tuto Sněmovnu a velkým krokem pro všechny, kterých se exekuce nějakým způsobem dotkla. Děkuji.

On řekl spoustu věcí dobře, ale ta jedna věta by zapadnout neměla a ta je důležitá. On popisoval určité excesy a pak řekl větu, že v dnešní době už to možné není.

Já jsem fakt netušil, jakou tady vyvolám diskusi, ale ten problém, o kterém říkám, že problémem je, kdyby bylo více dlužníků než věřitelů, to znamená více potenciálních voličů na straně věřitelů, tak ta debata tady probíhá úplně jinak.

Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Grospič. Je tomu tak? Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Samozřejmě ten zákon asi nemůže mít a dost dobře i jeho tvůrci nebo ti, kteří se na něm spolupodíleli, si uvědomují mít ambice, že odstraní všechny excesy, nebo potenciální excesy, které ještě praxe nalezne a které prostě přijdou.

Takže to má určitou logiku. Myslím si, že věci, které tady zaznívají, mají samozřejmě svou váhu a své opodstatnění.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch. Vaším prostřednictvím Pavle, pane kolego Blažku, myslím si, že to, co jste řekl, bylo úplně nefér a špatně. Mně fakt vůbec nejde o to, jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik nebo tolik voličů. Tady jde opravdu o to, aby se udělal pořádek v zákoně, který se tady dlouhá léta neřešil. A jestli je na jedné straně nebo na druhé straně tolik voličů, mně je to fakt úplně jedno. Já to nedělám kvůli politickým bodům. Než dám slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Blažkovi já vás poprosím přečetl bych omluvenky. Dovolte, abych přečetl omluvenky, které dorazily.

Který Novotný tak upřesním, ano, pan doktor Josef Novotný.

A nyní tedy, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Černochovi. Já jsem nikoho nejmenoval a ta potrefená husa se objevila. Já jsem pouze konstatoval, že dlužníků je prostě víc jak věřitelů. Nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. Mám zde řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Tejce, pana navrhovatele, takže máte slovo. Děkuji za slovo. Přihlásil jsem se o minutu později než kolega Chvojka a jsem také rád, že už jsem na řadě. Myslím, že tady je potřeba prohlásit za prvé, že nejsem ve střetu zájmů, nemám žádný dluh, takže nedělám to kvůli sobě, ale dělám tu změnu zákona mimo jiné kvůli tomu, abychom reagovali na připomínky a návrhy, které chodí od lidí, kteří navštěvují naše poslanecké kanceláře, píší nám maily. Myslím, že situace skutečně není černobílá.